Abych problematiku podrobněji vysvětlil: Pokud je dnes na katastru nemovitostí zapsáno právo hospodařit s majetkem státu pro konkrétní státní podnik, tento nabude právní jistoty, že je oprávněn s majetkem hospodařit.

Již běžící soudní spory mezi jednotlivými složkami státu o právo hospodařit s majetkem státu pro jednotlivé státní podniky nebudou tímto pozměňovacím návrhem nikterak dotčeny. Pozměňovací návrh byl připraven ve spolupráci s Ministerstvem financí a podrobnější odůvodnění je obsaženo v textu pozměňovacího návrhu, ke kterému se pak později přihlásím. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Prosím pana poslance Kotta. Děkuji za slovo, pane předsedo.